A určitě je to třeba důležité pro mě.

Tady je důležité, že my vlastně téměř všechno máme ošetřeno v našem právním řádu naprosto dostatečným způsobem.

Z toho důvodu je to spíš součást dneska nějakého kulturního střetu než konkrétní debaty o tom, jak bychom upravili náš právní řád. Ani toto rozhodnutí Evropského parlamentu nemá žádný přímý dopad na Českou republiku.

Děkuji.

A teď se podívejme, co jste slibovali lidem před volbami.